K tomu návrhu si dovoluji uvést tři důvody.

Říkám to velmi záměrně a velmi záměrně uvádím tyto dva kraje, protože my všichni dobře víme, že se vlastně jedná o zákon o Šumavě, že všechny ty řeči o tom, že to je zákon, který by měl definovat novou ochranu přírody, nejsou pravdivé. Je to zákon, který by měl zavést divočinu na území Národního parku Šumava. Jinak stávající zákon o ochraně přírody a krajiny funguje dobře.

A konečně za třetí. Můj třetí důvod je důvod čistě procedurální.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobrý den kolegyně a kolegové. Potvrzuje se to nejenom v možnosti uplatnit právo na přednostní vystoupení, kdy řadový poslanec čeká na svůj příspěvek někdy až do doby, kdy ztrácí svoji aktuálnost, tak i při projednávání návrhů zákonů, jak o tom hovořil už kolega Opálka. Návrh zákona o zajištění právní pomoci, zákona, který má i v legislativním plánu vláda a do dnešních dnů ho nebyla schopna zpracovat a předložit, který byl předložen kolektivem poslanců, má číslo sněmovního tisku 390.

Já si dovoluji navrhnout předřazení tohoto návrhu zákona, resp. jeho pevné zařazení na zítřek odpoledne po nyní již pevně zařazených bodech. Děkuji vám. Já děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já bych se zde rád vrátil k bodu, který již nad touto Sněmovnou zazněl a byl projednáván, bohužel nedospěl ke svému zdárnému konci a zůstává v rámci neuzavřeného projednávání viset v průběhu schůze. Mnozí se jistě asi chytnete za hlavu, proč znovu otevírat tuto problematiku. Já si ale myslím, že situace, která nastala, vyžaduje, aby parlament tento bod doprojednal a uložil vládě patřičné kroky činit. Dozvídáme se, že právní zástupci OKD informují insolvenčního správce o s prominutím zlodějnách, které byly prováděny v minulosti ve fungování OKD. Dozvídáme se o nátlaku, který byl činěn na OKD ze strany NWR coby mateřské společnosti na uzavírání nevýhodných smluv, nevýhodných půjček a dalších záležitostí, které tuto dceřinou společnost zatížily v řádu miliard korun nevýhodnými úvěry.

O to více mě mrzí, že česká vláda odkládá řešení, které slibovala, že bude činit vůči horníkům, a nechává je ve vzduchoprázdnu, čekajíc na rozhodnutí správce. To považuji za docela velkou chybu a byl bych velice rád, kdyby se vláda k tomu postavila čelem, informovala nás o krocích, které jsou činěny, informovala nás o stavu vyšetřování, které vede protikorupční policie v této společnosti, informovala nás také o tom, co míní činit ve věci řešení neutěšené situace zaměstnanců OKD. Proto si dovolím navrhnout bod 255 pracovně nazvaný OKD, který byl již projednáván, ale nebyl ukončen, zařadit na 10. 11. na čtvrtek jako druhý, pevně zařazený bod. Děkuji vám za podporu. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Promiňte, dámy a pánové, že zdržuji, ale vzhledem k tomu, jak probíhá v posledních týdnech veřejná diskuse, nepokládám za možné některé výroky ponechat bez korekce. Poslanecká sněmovna měla vládě uložit příslušné kroky. Vláda se Poslanecké sněmovně zodpovídá. Poslanecká sněmovna vládu kontroluje, schvaluje či neschvaluje její zákony. Může jí pouze doporučovat.

Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou.